K další diskutované problematice, a to financování protidrogové politiky, bych rád uvedl: Problematika financování protidrogové politiky je opakovaně řešena v rámci Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejíž členové jsou ministři klíčových resortů a institucí. Finanční náročnost realizace protidrogové politiky vyplývá například z aktivit vždy stanovených na dané období akčním plánem nebo také z potřeby udržitelnosti kvalitních služeb poskytovaným osobám s adiktologickou poruchou. Tímto ovšem není výčet finančních nákladů kompletní. Finanční zdroje je nutné hledat jak v rozpočtech jednotlivých kapitol odpovědných rezortů, tak i jinde, jako třeba v systému veřejného zdravotního pojištění. I proto ministerstvo podporuje například zřízení jedné adiktologické ambulance v každém kraji, která bude systémově hrazena právě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nelze vyloučit, že by se našla ještě další sporná témata, ale tolik asi k těm nejčastěji uváděným. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem si vědom, že předložený návrh má své příznivce i odpůrce.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Tisk iniciativně projednal ústavněprávní výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

Jak již bylo konstatováno jak panem ministrem, tak paní místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, tak se zákonem zabývá též výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který přijal 18. 2. 2016 usnesení číslo 180 uvedené jako sněmovní tisk 508/6.

Myslím, že pak bylo mnoho dalších pozměňovacích návrhů. K některým bych se spíš vyjádřil potom v podrobné rozpravě.

A jinak bych chtěl říct jako zpravodaj, že po rozsáhlé diskusi ve výboru, mezi veřejností, na Poslanecké sněmovně, mezi kolegy, ostatními občany České republiky došlo ke kompromisnímu návrhu, který se týká jak kouření, tak alkoholismu, tak i drog.

Týká se to například rozšíření míst s kuřárnou, kde jsou stabilně oddělené prostory určené ke kouření, změkčení zákazu používání elektronických cigaret, povolení prodeje alkoholu ve školách a tam, kde je souvislost s výukou, nebo tam, kde je souvislost s výukou, ale výuka neprobíhá, je to třeba ve večerních hodinách jako jsou plesy, různé akce. Je možno podávat třeba alkohol i ve vinařských školách, nebo gastronomických učilištích, kde je součástí výuky. Tam jsme také učinili kompromis. Rozšířili jsme situace, kdy je možné prodávat alkohol v rámci příležitostného prodeje, to znamená jsou to tradiční trhy, výroční trhy, ať už se to jmenuje jakkoli. Myslím si, že ústupky jsme udělali.

Takže si myslím, je tam spousta těchto věcí, a myslím si, že mají racionální základ.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom pro narovnání, nejsme v rozpravě, ale vy přednášíte zpravodajskou zprávu v tuto chvíli. Děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček kterého zde nevidím. Poprosím tedy předsedu nebo místopředsedu tohoto výboru, aby si zajistil svého zpravodaje, popřípadě jeho náhradu. A poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, který je zde přítomen, aby nás seznámil jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj s projednáváním tohoto návrhu ve výboru. Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se rozhodl iniciativně, jak už zde bylo řečeno, projednat tento návrh zákona, neboť se dotýká života obcí víc, než jak by na první pohled ukazoval nadpis, nebo chceteli znění názvu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky látek. Obce by tímto návrhem byly velmi ovlivněny a život v obcích by byl z řady důvodů narušen. Proto se výbor rozhodl tento materiál projednat a po obšírné debatě se zástupci předkladatelů Ministerstva zdravotnictví přijal pozměňovací návrhy, které podle mého hlubokého přesvědčení vracejí ten zákon do podoby, která by mohla být právě přijatelným kompromisem, neboť je tam řada věcí, které by se v praxi kontrolovat ani nedaly. Uvádějí se tam některé záležitosti z hlediska finančních nákladů na obce. I o tom byla poměrně značně rozsáhlá diskuse. Já potom ve svém řádném slově okomentuji pozměňovacím návrhy, které jsem předkládal, a případně důvody, které mě k tomu návrhu vedly. Některé byly přijaty výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Některé podávám individuálně, protože k těm bych se potom přihlásil v obecné a podrobné rozpravě. Děkuji panu zpravodaji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Vlastimil Vozka a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nebudu tady podrobně číst jednotlivé pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tomto usnesení ústavněprávního výboru, kterých je devět.